23.

Prosím paní ministryni spravedlnosti, aby tento tisk uvedla.

Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, budu teď představovat v pořadí, které jde za sebou, tři návrhy dohod.

Pokud jde tedy o tu prvou dohodu mezi Českou republikou a Hongkongem o předávání osob hledaných pro trestní řízení, byla podepsána v Hongkongu 4. 3. 2013. Jedná se o dvoustrannou mezinárodní smlouvu sjednanou se Zvláštní administrativní oblastí ČLR Hongkong, nikoliv s Čínskou lidovou republikou jako územním celkem, a jako taková bude tedy platná pouze na území této oblasti, to znamená v Hongkongu, který byl pověřen Čínskou lidovou republikou ke sjednání této dohody o vydávání. V současné době mezi Hongkongem a Českou republikou dovolíteli, budu používat jenom ten zkrácený název Hongkong nebyla uzavřena žádná dvoustranná smlouva v oblasti vydávání, sjednáním této smlouvy se tedy rozšíří smluvní základ pro oblast mezinárodní justiční spolupráce, kterou tradičně tyto všechny smlouvy představují. Sjednání a provádění této dohody nevyžaduje žádnou změnu vnitrostátní úpravy.

Jedná se o trestné činy, za které lze uložit trest odnětí svobody nebo jinou formu zbavení osobní svobody nejméně na jeden rok, a pokud to právo obou zemí připouští. Dohoda o předávání osob hledaných pro trestní řízení umožňuje odmítnutí vydání vlastních státních příslušníků, a tedy není třeba znepokojovat se nad tím, že by mělo dojít k vydání našich státních příslušníků do Hongkongu.

Dohoda o předávání osob hledaných pro trestní řízení patří k moderním mezinárodním smlouvám, které kromě výše uvedených ustanovení vždy obsahují další standardní ujednání ohledně požadavků na žádost o vydání, další podklady, zásada speciality, je zde respektována předběžná vazba, vyžádání dodatkových informací. Všechny tyto standardní požadavky byly splněny.

Provádění dohody bude spojeno s finančními nároky na dopravu osob předávaných z Hongkongu do České republiky, ale bude hrazeno z kapitol uvedených ministerstev. Předpokládáme, že těch osob nebude hodně, čili to nebude spojeno se zvýšenými finančními nároky na státní rozpočet jako takový. Doporučuji schválení této dohody. Navážu po jejím posouzení vámi na návrhy na schválení dalších dvou dohod. Nejde jenom o dohodu o předávání osob hledaných pro trestní řízení, ale i o vzájemné právní pomoci a o předávání odsouzených osob.

Děkuji paní ministryni a prosím, aby se slova ujala paní zpravodajka pro prvé čtení, kterou je paní poslankyně Kateřina Konečná.

Otevírám obecnou rozpravu, do které nemám žádné přihlášky, takže rozpravu končím.

Není tomu tak.

Budeme hlasovat o tom, že přikazujeme tento tisk zahraničnímu výboru. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Tento návrh byl přijat. Konstatuji, že jsme přikázali tento tisk výboru zahraničnímu.